Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážený pane předsedo, vážená vládo.

Takže my jsme na výboru schválili proceduru a ta procedura spočívá v tom, že se budou hlasovat nejprve návrhy legislativně technických úprav přednesené ve třetím čtení, pak budou legislativně technické úpravy. Pak dojde samozřejmě k vlastnímu hlasování, které je rozděleno na 40 oblastí. Ty oblasti se týkají třeba jedna oblast elektronických cigaret, druhá oblast vnitřní prostor, třetí bylinné výrobky, prodej tabáku, zákaz kouření na veřejnosti, zákaz kouření na zastávkách a tak dále. Posléze, až odhlasujeme těchto 40 oblastí, kde se samozřejmě stýkají vždy pozměňovací návrhy několika poslanců a budeme postupovat vylučovacím způsobem tak nám zbude ještě dalších 220 pozměňovacích návrhů jednotlivých poslanců a poslankyň.

Takže myslím, že kdo měl zájem si to podrobně nastudovat, tak to udělal, protože není možné při tomto kvantu pozměňovacích návrhů zdůvodňovat každý návrh zvlášť. To bych chtěl říct, to bychom tady byli možná několik dní. Takže víceméně se bude hlasovat jenom o bodech. Takže to je návrh, který se týká té procedury, té legislativní části. Paní poslankyně Válková a potom pan poslanec Klán. A ještě pan poslanec Kostřica?

Pan poslanec Klán.

Určitě, takže je to můj návrh změny hlasovací procedury.

Tady jde o to, jak už jsem říkal v rozpravě, kuřáci, nekuřáci, stavebně oddělené prostory, časová regulace.

Jestli s tím pan zpravodaj takto souhlasí, abychom nezdržovali proceduru? Dobře děkuji. Tak prosím předat panu zpravodaji. Je tomu tak.

Děkuji vám za pozornost. Rovněž prosím předat panu zpravodaji.

Nechci to panu zpravodaji nabourávat, protože vím, že to má docela složité. Děkuji. Pokud nikdo, tak zkusíme společně s panem zpravodajem návrhy vyřešit. Já, pane předsedo, vzhledem k tomu, ke složitosti toho zákona a s provázaností s legislativou, kdy jsme nad tím seděli několik desítek hodin, bohužel nedoporučuji jakoukoli změnu procedury, protože jinak by došlo k určitému rozvratu celého toho návrhu zákona a to si samozřejmě dovolit nemůžeme. Proto nedoporučuji žádnou změnu procedury hlasování, ale pouze tu, která byla schválena výborem pro zdravotnictví. To znamená, nejprve bychom hlasovali o návrhu paní poslankyně Válkové, potom o návrhu pana poslance Klána, potom o návrhu pana poslance Kostřici, potom o návrhu pana poslance Bendy a potom o návrhu procedury jako celku. Je s tímto postupem souhlas? Nevidím námitky.

Kdo souhlasí s tímto návrhem?

Je to hlasování 35.